Z tohoto pohledu bych znovu chtěl podotknout a vyzdvihnout onen rozpor, který je mezi Ústavou, ústavním zákonem na jedné straně, a zákonem, který jej má naplňovat, prováděcím zákonem. Z tohoto pohledu si myslím, že není možné, kdo se nad tím trošičku logicky zamyslí, aby předložené návrhy zákona podpořil.

Děkuji za slovo. Dočkali jsme se. Budeme dneska hlasovat. Faktem je, že dluhové brzdy jsou jistým tématem v Evropě možná déle než 15 let a že za tu dobu to téma doznalo jednak jistého vývoje, ale zažilo i konkrétní praxi dluhové krize v Evropě. A potvrdilo se, do jaké míry tento nástroj má, či nemá smysl, jak je vymahatelný. A to, co máme na stole, přiznejme si... A generální ambice vládní koalice, tady zazněla myslím z úst pana ministra, je být v klubu těch, kteří mají aspoň formálně takovýto nástroj schválený.

Těchto debat si nepochybně užijeme, až budeme projednávat v prvním čtení návrh státního rozpočtu.

Když se podíváte přinejmenším na jižní křídlo Evropské unie, eurozóny, tak to, co je v Itálii, v Portugalsku, ve Španělsku, rozhodně nevypovídá o tom, že by tam bylo nějaké fiskální zdraví. Takže k čemu nám tento typ dluhové brzdy vůbec je? Mně prostě absentuje, a to nechci vinit pouze Českou republiku a současnou českou vládu, ale celkově v tom milieu různých brzd a jiných nástrojů, které se v Evropě staly módní, absentuje debata, která by vyhodnotila právě ten problém, o kterém hovořím. A to se bohužel, bohužel neděje.

Opět se k tomu vrátíme nepochybně nad návrhem státního rozpočtu, kde se mluví o tom, že už jsme dávno mohli mít rozpočet vyrovnaný. Já pamatuju různé termíny, o kterých se tady hovořilo, kdy se rozpočet dostane do nulového salda. Padaly termíny za Topolánkovy, Nečasovy vlády. Za této vlády, musím říci, se to posunulo v politické dikci až za horizont jejího mandátu.

Protože když se nám to stane omylem, tak to asi nevypovídá o tom, že rozpočet používáme jako aktivní nástroj hospodářské politiky. Čili to je situace.

Jsou tady i jiné aspekty. Rovněž byly zmiňovány i v minulém volebním období. Do jaké míry to případné, zdůrazňuji v českých poměrech aktuální, případné břemeno dopadne na součást toho bloku veřejných financí, tedy zejména územní rozpočty. Velice se obávají omezování poskytování veřejné zdravotní služby, tedy představitelé zdravotních pojišťoven. To je zase důvod, proč to nedoprojednal zdravotní výbor, který k tomu nebyl schopen dát nějaké stanovisko. Jestli tedy formálně pro nějaký povrchní a nepříliš trvanlivý umělecký dojem tedy tam přilepíme to velmi měkké kritérium 55 procent.

Zda to takto stavět, zúžit to pouze na toto jedno jednoduché kritérium.

Teď když jsme ožili a slavíme tedy úspěchy této vlády nevím, jak zaviněné tak opět Slovenská republika má jiné, tedy lepší, mám na mysli lepší, lepší ukazatele hospodářského výkonu. Mám pocit, že se prostě míjíme tou podstatou, a to je kvalitnější rozpočtová politika vlády. Jedna strana to zužuje na to proškrtat se ke štěstí.

Děkuji za pozornost. Nyní faktická poznámka pana kolegy Stanjury. To jsou paradoxy.

Já chci jenom říct, že pan kolega Dolejš chybně interpretuje naši politiku. Vůbec nemluvíme o škrtání. Pokud chceme něco omezovat, tak zbytečné provozní výdaje a ty peníze investovat do dálnic, škol, penzí a podobně. To, že komunisté dlouhodobě odmítají finanční ústavu, já plně respektuji. Vám i ten princip připadá špatný. To je vaše stanovisko.